A to, že se občané necítí v naší zemi bezpečně, tak to opět není odpovědnost slušných občanů. A upřímně řečeno i to, že tady stojíme po deváté hodině!

Takže to tady teď nesvádějte na nás.

Ale abych pokračoval. To, že se občané necítí v této republice bezpečně, tak to samozřejmě není vinou těch slušných, ale je to vinou nejenom těch gaunerů a podvodníků, ale i špatného nastavení systému, kdy za posledních dvacet let se na tom špatném nastavení systému samozřejmě podílely všechny politické strany, které byly za dvacet pět let u vlády. Takže určitým řešením samozřejmě tohoto problému, o kterém jednáme, by mohly být také preventivní a efektivní nástroje přímo ve sběrnách.

Byl by prostě nelegální. To, co by nebylo na kameře, bylo by prostě nelegální.

To znamená, že z těchto výše uvedených důvodů a kdyby mě tady paní poslankyně nepřerušila, tak už jsem mohl být ukončený samozřejmě , kdyby se mně nesnažila omezit v mých zákonných právech . Tak hnutí Úsvit nemůže podpořit senátní verzi zákona. Prostě nemůže. A říkám to i z toho pohledu, což možná víte, kdo se o problém zajímáte, že v současné době ministerstvo připravuje komplexní novelu zákona o odpadech.

Co se týče poslaneckého návrhu, pakliže by neprošel ten senátní, budeme tedy hlasovat o tom poslaneckém, tak my jsme pro něj původně chtěli hlasovat, ale ve třetím čtení my jsme pro to finálně nehlasovali předtím, než to odešlo do Senátu, protože nás velice překvapil přílepek pana kolegy Oklešťka, který nově najednou uložil obcím povinnost ohledně recyklovatelného materiálu, což způsobí podle našich informací obcím značné náklady! To teda bylo překvápko, přestože jsem tady návrh pana senátora Zemana podporoval, protože opravdu ty krádeže, ty jsou velkým problémem, a to rozkrádání toho materiálu a dělají to různí, třeba ti, řekl bych, nepřizpůsobiví lidé. Ale to nás zaskočilo, že najednou takhle velká změna se tady dostane v pozměňovacím návrhu. A znovu říkám, není to, že by Úsvit nechtěl něco řešit.

A tady by to myslím mohlo být úplně perfektní. Děkuji za pozornost. Já děkuji panu poslanci Okamurovi. Další s přednostním právem je předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem nepostřehl dvě faktické poznámky mezi vámi. Moc se omlouvám, pane předsedo.

Děkuji. Nyní pan poslanec Schwarz s faktickou poznámkou. Dobrý večer ještě jednou, pane místopředsedo, kolegyně, kolegové.

Já jsem si v praxi vyzkoušel u nás na Mostecku, jak fungují kontroly. Že nefungují. Vyzkoušel jsem si to jako policista. Sběrny měly dávno možnost se k tomu postavit čelem, mohly vydávat věci, mohly bránit nakupování. Já vám chci zdůvodnit, proč zvednu ruku pro senátní návrh. Protože si myslím, že v určitých regionech už jiné řešení nevidím. Jestli bude někdy lepší, podpořím ho.

Tak je to smutný. Vím, že je tvrdý, ale fakt jiné řešení nevidím. Děkuji panu poslanci Schwarzovi.

Když popisoval, jak doma nalezne někde v garáži ty měděné odlitky a nebude je moct odnést do sběrny, tak v tom se mýlí.

A myslím, že bychom měli přistoupit ke komplexnímu řešení, se kterým, jak doufám, přijde pan ministr Brabec v té komplexní novele zákona o odpadech. Děkuji panu poslanci Kučerovi. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, tak já jsem zatím pohromadě. Nicméně mi dovolte pár poznámek. Ona to zas taková legrace není.

Protože žádná odpověď není správná. Já chápu, že republika je rozdělená do několika kategorií, teď prosím v uvozovkách, kde ten problém je vážný, extrémní, a pak samozřejmě jsou lokality, kde ten problém se dá nějakým způsobem svou samosprávou řešit. Ale řeknu vám, že tady existuje poslední dobou fenomén takzvaného já nechci říct a omlouvám se, možná nezvolím to správné slovo jakéhosi náletového nájezdu těchto lidí, kteří se vám z ničeho nic objeví ve městě, vyberou, co se dá , šlohnou, na co se podívaj! A vy mi věřte, že není žádná obrana, jak tomu zabránit. Pojďte to někdy zkusit. Zavírat! To je populismus, nic jiného. Protože zkrátka a dobře když se toto stane, tak vám ty kanály nikdo nevrátí.